K tomu mám na závěr dvě poznámky. Za prvé to považuji za zástupné důvody, protože argumentace paní ministryně se v čase velmi vyvíjely. Obojí se nyní vyřešilo díky spolupráci s legislativci Ministerstva práce a sociálních věcí, jak tady o tom hovořil pan kolega, senátor Miloš Vystrčil. A za druhé, přijetí tohoto návrhu si vyžádá vícenáklady ve výši zhruba 1,9 miliardy korun, což není v porovnání s jinými výdaji státu nikterak vysoká částka. A tady si dovolím skončit. Státní rozpočet a jeho nastavení je vizitkou každé vlády.

Nyní požádám o vystoupení pana poslance Tomáše Martínka a připraví se paní poslankyně Golasowská. Tak, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, Piráti podpoří senátní verzi zvýšení důchodů, která oproti původnímu koaličnímu návrhu přidává navíc 1 000 korun i osobám, které jsou v důchodu alespoň 25 let. Změna navržená Senátem pomůže řešit aktuální situaci nízkých důchodů stávajících důchodců, především žen s více dětmi.

Samotný návrh má nízké administrativní náklady i přijatelné rozpočtové dopady.

Děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Mám velkou radost, že levicová politika sociální demokracie v této Sněmovně nemá žádnou opozici. To je dobrá zpráva. Nicméně dovolte, abych vám připomněla, že v minulosti, když tu vládly pravicové vlády, tak jste seniorům nepomáhali. Probíhaly tu asociální diskuse a ty valorizace ani nedosáhly ve svém součtu za celou dobu vašich vlád naší jednorázové valorizace. Ale kdo ten valorizační vzoreček před několika lety změnil?

Já upozorňuji, a ještě jednou bych chtěla, aby to zaznělo.

Protože já říkám, že pokud tady je polovina obyvatelstva, která má kvůli své péči nižší důchody, tak si zaslouží, když už to nejde po dobu pracovní kariéry, tak si zaslouží to ocenění alespoň ve starobním důchodu, a to od prvního dne. A jsem velmi ráda, že tu zaznělo, že přesně tyto konkrétní návrhy my projednáváme. A jak jsem uvedla ve svém úvodním slově, tak je v příštích týdnech představím a navrhnu. Ale ještě jednou chci odpověď na otázku, proč si myslíte, že si ženy zaslouží vyšší důchod až po 25 letech nástupu do penze. Upozorňuji, pro další vystoupení máte možnost přednostního práva, paní ministryně.

Děkuji za slovo.

Ono je to totiž samozřejmě relativní, ale je to pravda.

Nyní tedy pořadí na faktickou poznámku, tak pan senátor Vystrčil, vám dám prostor.

Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně práce a sociálních věcí prostřednictvím pana předsedajícího, myslím si, že ta nenávistná rétorika není úplně nutná ani není namístě. Já jsem chtěl jenom zopakovat a možná připomenout diskusi, která tady probíhala v rámci prvního, druhého, třetího čtení. A já jsem se vás tehdy nejenom tady na plénu Poslanecké sněmovny, ale několikrát na výboru pro sociální politiku zeptal, jak jste přišli na těch 85 let.

A my jsme řekli, že to není úplně šťastné, a proto jsme tehdy přišli možná že ne s dokonalým legislativním návrhem, jak těch 85 let lépe vyjádřit prostřednictvím 20, resp. 25 let a déle u lidí, kteří jsou v důchodu. To je celá podstata našeho pozměňujícího návrhu. Protože jsme nepochopili, ani já a myslím ani většina lidí na výboru pro sociální politiku, jak jste na 85 let přišli. A dobře si přečtěte vaši důvodovou zprávu, co tam máte napsáno.